A ten vtip, pane předsedo Kováčiku, prostřednictvím pana předsedajícího, on ten vtip zněl trochu jinak. Tak tak dlouho žili komunisté.

Pan předseda Kováčik. Když už jsme u té životnosti, pane kolego Kučero prostřednictvím pana předsedy, poslední měsíce tu životnost poměrně docela dobře trendově zobrazuje vývoj preferencí. Podívejme se na preference jednotlivých politických stran. Ještě. A možná právě proto, že bojujete minulé války. A ty, které je potřeba bojovat teď pro dnešek, pro zítřek, pro občany České republiky, jako například hluboce se zamyslet nad tím, jak pomůžeme zemědělcům se zvládnutím následků katastrofálního sucha, ty vy odmítáte bojovat. A přestaňme si tady dělat volební kampaně. Děkuji. Tak nyní máme sedm faktických poznámek. První pan ministr Stropnický, potom pan poslanec Blažek, Fiedler, Kalousek, Laudát a tak dále. Prosím, pane ministře. Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, budu nesmírně stručný.

Pan poslanec Blažek. Děkuji za slovo. Já tady poslouchám tu debatu.

Existuje skupina lidí, kteří je prostě volí. A pro mě ta otázka přece zní úplně jinak a jenom se nad tím zamysleme. A my to nevyřešíme.

To je prostě realita. A ta otázka mě zajímá z tohohle hlediska a my ji tady nevyřešíme.

Jmenovaly se jinak.

Pan poslanec Fiedler, potom pan předseda Kalousek. Děkuji za slovo. Abychom se vrátili k věcnému tématu. Tenhle ideologický souboj si nechte, kolegové, na volební kampaň.

Už jsem to říkal několikrát, stejně všichni víte, jak budete hlasovat, tak jak to vím já.

My nevedeme minulé války, pane předsedo prostřednictvím pana předsedajícího.

To sucho jsme spolu klidně mohli projednávat. To s tím nesouvisí.

Komunisté se s tím netají, dělají to naprosto systémově a je potřeba to umět pojmenovat. A rozhodně to není v zájmu občanů České republiky. Pan poslanec Laudát, potom paní poslankyně Zelienková a potom pan předseda Kováčik. Děkuji. Nechci hrát minulé války, jak tady říkal kolega Kováčik.

A dělá to ve prospěch cizí mocnosti, nezlobte se na mě.

Chtěla bych se jenom ostře vyhranit vůči lžím, které tady padly ze strany komunistů, a bohužel i od kolegy Holíka.

Dodneška jsou kvůli tomu diplomatické rozpory mezi Ukrajinou a Českou republikou.

Jako že se opravdu nestydíte. Já jsem tam viděla ty lidi.

Prosím pana předsedu Kováčika. To číslo čtyři miliony uprchlíků doopravdy není úplně přesné. Omlouvám se za tu nepřesnost.